Zatím pan poslanec Velebný, karta číslo 11, a pan poslanec Kalousek, karta číslo 13. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda je jiný návrh.

Pan poslanec Okleštěk, karta číslo 15. Pokud nejsou žádné jiné návrhy na ověřovatele schůze, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Václava Klučku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvu tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec do 17. hodiny bez udání důvodu, paní poslankyně Aulická Jírovcová zdravotní důvody, pan poslanec Benešík zdravotní důvody, pan poslanec Černoch od 16. hodiny bez udání důvodu, paní poslankyně Černochová zahraniční cesta, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Farský od 18. hodiny osobní důvody, paní poslankyně Fischerová zdravotní důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík zahraniční cesta, pan poslanec Hájek zahraniční cesta, paní poslankyně Chalánková zdravotní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od 15 hodin pracovní důvody, pan poslanec Kádner zahraniční cesta, pan poslanec Mackovík zahraniční cesta, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Zahradníček zahraniční cesta, pan poslanec Zavadil zdravotní důvody a paní poslankyně Zelienková zahraniční cesta.

Tolik tedy omluvy. Grémium se shodlo na následujících návrzích.

Bod 222, což je Letecký poradní tým Ministerstva obrany v Irácké republice, bychom dali na čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích. Nyní tedy prosím všechny z vás, kteří se hlásíte k pořadu schůze s tím, že nejprve tedy přednostní právo pana předsedy Černocha a po něm se připraví pan poslanec Klán.

Minulý týden se Brusel rozhodl, že bude zcela ignorovat zájmy lidí žijících v České republice, v Evropě a že vše bude podřizovat plánům Německa a Evropské unie. Víte velmi dobře, o čem mluvím.

O azylu má nově rozhodovat Evropská kancelář pro podporu azylu. Ano, Evropská kancelář pro podporu azylu. To, že má cpát imigranty do Evropy za každou cenu, má již ve svém názvu. Stala by se odkladištěm pro nechtěné a nebezpečné islámské imigranty. Obyčejný evropský úředník by tak diktoval českému národu, s kým a jak má žít. Tyto superkvóty už nejsou o desítkách, ale hovoříme o statisících islámských imigrantů, kteří se budou násilím tlačit k nám sem do ČR. Je to v podstatě pokus zlikvidovat nás a naši kulturu, tak jak ji známe doposud. My tento návrh zcela odmítáme a chceme Kolegyně a kolegové já se omlouvám, pane předsedo , prosím, abyste se usadili, abyste nediskutovali a vyslechli návrh pana předsedy Černocha. Chceme, aby se k této naprosto klíčové otázce vyjádřili občané v referendu.

Děkuji. Prosím pana poslance Klána, připraví se pan poslanec Okamura. Děkuji za slovo.

Je to z důvodu nedoprojednání výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který bude zasedat zítra, a je nutné si ještě vydiskutovat některé pozměňovací návrhy a zejména postavení obcí v Národním parku Šumava.